Děkuji. Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové.

Překládaný návrh zákona má dva stěžejní cíle.

Druhým cílem návrhu zákona je pak boj proti různým formám černého trhu s vínem.

Návrh nyní v podobě, jak je předkládaná Poslanecké sněmovně, obsahuje zejména tyto klíčové věci:

Dále vymezuje kategorii obalů, v níž je možno víno prodávat spotřebiteli. To je totiž pod kategorií nebaleného vína, pokud je prodáváno spotřebiteli, a díky dalšímu omezení prodejních článků. Proto není nutné jej blíže definovat.

Obě tyto kategorie by mohly prodejcům sloužit k obcházení režimu sudového vína, a proto je nutné je výslovně upravit. Upravuje zveřejnění části registru vinic, z nichž bude online zřejmé, ve kterých provozovnách výrobci nebo příjemci zahraničního nebaleného vína prodávají sudové víno. Dále přináší zvýšení informovanosti spotřebitelů při prodeji sudového, čepovaného a rozlévaného vína.

Je to § 16 odst. 4.

Ukládá povinnost uskladnit nebalené víno po příchodu do České republiky na deset dnů v místě určení. Tedy ne na hranicích, ale v místě prvního příjmu vína, § 14b, pro účely případné kontroly ze strany Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Dále upravuje zvýšení horní hranice pokut a správní delikty týkající se nově definovaného falšování vinařského produktu a porušení nově zavedených povinností v rámci boje s černým trhem s vínem na částku 50 mil. korun. V případě skutečně rozsáhlých podvodů je dosavadní nejvyšší sazba do 5 mil. korun nedostatečná a nemá dostatečný preventivní výchovný účinek. Proto nepostačuje ani na pokrytí nelegálního zisku, který pachatel z protiprávní činnosti získává.

Děkuji za pozornost.

Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní a pánové, já už budu velmi stručný. Pan ministr zde velmi podrobně sdělil hlavní problémy, kterých se návrh zákona týká. Přidávám se k tomu s tím, že jde o zpřesnění a zpřísnění ochrany především spotřebitele a ochrany poctivých výrobců a poctivých distributorů vína.

Proto tento zákon přichází. Přichází také proto, aby se do českého právního řádu přejaly některé novinky z EU. Novinky, které jsou ve skrze pozitivní.

Také má dostatečně, bych řekl, našlápnuto na to, aby ve spolupráci poslanců, ministerských úředníků a odborné veřejnosti zákon zde v Poslanecké sněmovně dostal takovou formu, která... Nebo výsledek projednávání bude pozitivní jak pro spotřebitele, tak pro výrobce a distributory. Pokud se k němu Poslanecká sněmovna rozhodne, jsme samozřejmě jako zemědělský výbor při naší známé pracovitosti schopni to projednat. Ale co se týká účinnosti zákona od 1. ledna příštího roku, tak je zemědělský výbor schopen si poradit s projednáváním i při možnosti vrácení ze Senátu. Děkuji za pozornost. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám zatím dvě přihlášky. Připraví se pan poslanec Bendl. Kolega Pavera není, takže pan kolega Bendl je první. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pane předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové, dovolte mi také říct pár vět k tomuto ne nedůležitému zákonu, který, jak zde bylo řečeno zpravodajem, už dílem předjednal zemědělský výbor, neboť tento materiál velmi hýbe vinařskou veřejností a všemi producenta vína. Nejenom tím, co je v něm napsáno, ale také způsobem, jakým byl projednán, protože v připomínkovém řízení došlo k věci, která není zcela standardní, neboť se vinařská veřejnost v rámci připomínkového řízení dohodla na nějakých kompromisech, které v návrhu zákona měly být, a nakonec v průběhu projednávání už jeho finále po připomínkovém řízení došlo ke změnám, které neříkám, že nejsou legitimní, nicméně řada vinařů se cítí býti tímto postupem obejita a tak trochu zneužita, což dávají poměrně vehementně najevo. Pan ministr nikoliv.